Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jiří Petrů. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 154/3. Prosím, máte slovo, pane ministře.

Toť vše na úvodní slovo. Děkuji. S přednostním právem se do ní hlásí paní poslankyně Černochová. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré ráno, dámy a pánové.